Ano, pokud kritizujete Čau lidi, každý máme nějaký způsob komunikace.

V rámci pozitivní spolupráce objednavatelé dopravy, to znamená kraje a obce, vládě vyhověli a spoje plošně neškrtaly. Bylo však jasné, že dojde ke značnému úbytku cestujících, a tím pádem k radikálnímu propadu příjmů z prodeje jízdného. Ministr zdravotnictví pan Prymula nyní kritizuje, že Ministerstvo dopravy omezuje spoje v dálkové železniční dopravě, protože se cestující budou více shlukovat, což je z hlediska pandemie nebezpečné. Vážený pane premiére, mám tři otázky. Za prvé.

Za druhé. Nebylo by dobře, aby se vláda dohodla, co vlastně chce? Škrtat spoje, nebo neškrtat spoje? A za třetí.

Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo.

Já jsem se zajímal o řešení dálkové železniční dopravy, kterou objednává Ministerstvo dopravy, a přestože v dopravních prostředcích nyní necestují žádní žáci a studenti do základních, středních i vysokých škol, musím zdůraznit, že oproti jaru letošního roku byly dosavadní redukce nastaveny mnohem mírněji a nedošlo například ke zrušení žádného z expresních segmentů.

Budeme pečlivě sledovat vývoj další situace a bude pro nás vždy důležité, aby mezi každými dvěma místy dálkové dopravy se cestující veřejnou dopravou dostal. Pokud jde o případné režimy zvláštní podpory pro veřejnou dopravu, Ministerstvo dopravy deklarovalo, že připravuje kompenzační mechanismus pro dopravce v objednávce státu za období jara letošního roku.

Pokud jde o období podzimní krizové situace, kdy opět dochází k poklesu počtu cestujících ve veřejné dopravě, situaci průběžně sledujeme a případné možnosti podpory dopravců budou teprve posouzeny.

Paní poslankyně je samozřejmě známá tím, že neustále lobbuje za navyšování peněz pro samosprávu. Já tomu rozumím.

Takže všichni dostali. Máme programy, kde skutečně obce a města mají možnost získat velké peníze na různé investice, hlavně do škol a hlavně v obcích a další, takže to jsou desítky miliard.

Vrátili jsme ho tam, kde to kdysi pravice vzala, když byla takzvaná krize 2009. Takže v tomhle směru já myslím, že ta čísla jsou jasná, a

Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. Řekl jste, že doprava je v samostatné působnosti krajů a potažmo obcí.